Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi načíst návrh na pevné zařazení bodu 24 návrhu této schůze.

Vážené kolegyně a kolegové, podotýkám, že projednání tohoto návrhu zákona ve výborech již bylo ukončeno v červnu minulého roku. Blížíme se tedy pomalu deseti měsícům od chvíle, kdy tento tisk projednaly oba výbory rozpočtový a ústavněprávní výbor. Ústavněprávní výbor přijal určitý pozměňovací návrh. Ani jeden z výborů tento návrh nezamítl. Ve druhém čtení bude pravděpodobně ještě jeden návrh načten. Jsem přesvědčen, že je nutné, abychom se s tímto tiskem v tomto volebním období vyrovnali.

Mnohokrát jsem již předkládal návrhy na projednání tohoto sněmovního tisku ve druhém čtení. I teď na vás již poněkolikáté apeluji, vážené kolegyně a kolegové, abyste podpořili pevné zařazení tohoto tisku. Skutečně ubývá postupně potenciálních oprávněných osob, některé v mezidobí již zemřely, a je třeba o případných úpravách zákona, který obsahuje v některých případech určité nelogičnosti, rozhodnout alespoň v těch věcech, které je třeba evidentně změnit.

Pak totiž nárok zaniká.

Děkuji za pozornost a vstřícnost při posuzování tohoto mého návrhu. Prosím pana poslance Okamuru, po něm pan poslanec Zahradník.

Vážené dámy a pánové, dovoluji si vám znovu připomenout, že se blíží konec volebního období a vláda ČSSD, hnutí ANO a KDUČSL by už měla konečně přestat obelhávat občany a měla by se pustit do plnění vládního prohlášení, a to bodu, který se týká slibu vládní koalice a koaliční vlády, že vláda prosadí zákon o všeobecném referendu. Jelikož je již pouze půl roku do voleb, je to skutečně poslední možnost přijetí tohoto zákona stihnout. Navrhuji zde zákon o referendu opakovaně po celou dobu. Rád bych připomněl, že když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, a je jich velká řada, tak nejde jen o nesplněný slib občanům této země, ale také o nesplněný závazek koaličních stran vůči sobě. Pochopil jsem však, že tady platí jiná varianta, a to že vládní prohlášení koaliční strany upekly jen na oko pro formu, pro média a občany s vědomím, že v praxi na sliby a závazky v něm obsažené budou kašlat.

Nicméně držím palce nám všem, nám občanům této země i naší republice, že bude jednou naplněna dikce Ústavy a parlament vzešlý z blížících se voleb konečně přijme změnu Ústavy, která v České republice zavede demokracii. Co se týče nesplněných vládních slibů neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí, ani lichvu. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Zásadně jste také zbyrokratizovali podnikání. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče a také výsledky českých školáků se v mezinárodním srovnání zhoršují. Ano, nalijme si čistého vína.

Prosím pana poslance Zahradníka.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jsem se přihlásil o slovo v rámci projednávání návrhu programu proto, že máme opět na pořadu našeho jednání novelu zákona 114, o ochraně přírody a krajiny, vrácenou k projednání panem prezidentem.

Upozorňuji, že tento tisk je jako první, to znamená, pokud chcete změnit jeho zařazení, můžete vystoupit. S dovolením pana předsedy Poslanecké sněmovny.

Tedy 11. dubna na 14. hodinu, respektive na čas po zahájení schůze a po projednání těchto procedurálních bodů, což není možné předvídat, v kolik to bude. Svůj návrh zdůvodňuji dvěma argumenty.

Toto Hnutí Život na své konferenci projednávalo právě změny klimatu, změny související právě s dopadem novely zákona o ochraně přírody na Šumavu, na šumavskou přírodu.